Děkuji. Pan předseda Faltýnek také s přednostním právem. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové.

Nejde to takto navrhnout bez ohledu na přání ostatních stran. Já také děkuji. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na včerejší bod, který se týkal informace vlády o mýtném systému. Tento bod se nám nepodařilo doprojednat. Zazněla tam vystoupení řečníků, ale nezazněly tam odpovědi na konkrétní otázky, které položila opozice jak ministru dopravy, tak panu předsedovi Faltýnkovi. Proto navrhuji, abychom zařadili bod 149 Informace vlády o mýtném systému pevně jako bod jedna dnešního jednání. Předkládám tento návrh jako návrh klubu Pirátů, ODS a TOP 09 a žádám vás o jeho podporu, jednak abychom se dozvěděli konkrétní informace o této kauze, jednak abychom dali prostor zástupcům těch, kteří se podíleli na této iniciativě, aby mohli reagovat na tyto otázky, abychom vyvrátili to, co tady běží v éteru, že snad by tady byla snaha na ty otázky neodpovídat. Já se jen ujistím zaznamenal jsem dobře jako první bod dnes? Děkuji. Pan předseda. Děkuji, pane místopředsedo. Já vystupuji ke stejnému bodu. Vzhledem k tomu, že na dnešní den už máme pevně zařazené body, ale byl bych rád, aby se toto téma doprojednalo, tak já navrhuji zařazení tohoto bodu ve variabilní týden na středu odpoledne ve 14.30 jako první bod. Děkuji. Prosím. Já musím říci, že jsem vstřícnost sama, a když už téměř celý tento týden v médiích běží, že v pátek se budou doprojednávat ony církevní restituce, jsou na to připraveni všichni, věřím, že přerušené projevy se dnes podaří doříci, věřili jsme, že se podaří i hlasovat, nicméně už včera nebo předevčírem došlo k situaci, kdy bylo nutno předřadit dva body, včera večer se hovořilo ještě o dalším bodu, který se tam vloží. Vstřícnost sama, ano, ale neschopenky je třeba udělat, ale když slyším další a další body, které se sem navrhují, při vší úctě já také podporuji ochranu klimatu a aktivity, které jsou s tím spojeny, bych také rád projednal zde na půdě Poslanecké sněmovny a šel naproti těm občanským aktivitám.

Kdyby se náhodou nepodařilo dnes doprojednat ony církevní restituce, já bych rád požádal, abychom tak učinili v úterý variabilního týdne jako první bod odpoledne.

Děkuji. Děkuji. Pan předseda Bartošek. Děkuji, pane místopředsedo. Protože ve středu odpoledne po obědě je zařazen nový bod, a to jsou sociální služby, tak bych chtěl, aby bod týkající se mýta byl zařazen po tomto pevně zařazeném bodu. Pan předseda Michálek má ještě nějaký návrh. Děkuji za slovo. Pokud ten bod byl vetován, tak si dovoluji dát nový návrh, který by zněl Informace vlády o ochraně klimatu a který bychom zařadili ve středu odpoledne ve variabilním týdnu po těch bodech, které již tady zazněly, čili po tom mýtném systému, jak to navrhoval pan předseda Bartošek. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážení kolegové, přítomní členové vlády, já si dovoluji vyjít panu předsedovi Kováčikovi vstříc.

Čili přeřadit ten současný bod. Dobře. Pan předseda Kováčik. Prosím. To je jako vstřícný přístup, pane kolego Feri, prostřednictvím pana předsedajícího?

Děkuji. Chtěl bych poprosit o méně násilný slovník příště. Prosím pana předsedu Faltýnka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.